Změna financování si klade za cíl umožnit školám financovat z finančních prostředků, které získávají ze státního rozpočtu, další náklady související se vzděláváním, které v současné době tíží především rodiče s nízkými příjmy. Jedná se například o školy v přírodě, lyžařské a další sportovní pobyty. Změna zároveň povede ke zjednodušení administrace financování povinných plaveckých kurzů.

Pro žáky jsme investovali téměř 26 mld. korun, z toho 7 mld. ze státního rozpočtu a téměř 19 mld. z Evropy.

A ten program, i když původně jsme nechtěli pokračovat, budeme pokračovat dál.

A taky si zaslouží, aby pracovali v nemocnicích, které jsou zainvestované.

Úhradová vyhláška je nyní výsledkem kompromisu mezi poskytovateli zdravotní péče, zástupci zdravotních pojišťoven, v rámci dohodovacího řízení, které respektujeme a vážíme si ho. A já jsem se také účastnil toho řízení, když jsme zjistili, že i když jasně říkáme, že platy v nemocnicích mají určovat ředitelé, že těch 1 500 korun musíme taky zohlednit v úhradové vyhlášce.

V pilotním projektu začaly všechny naše velké nemocnice nakupovat společně vybrané léky a materiál a tři z nich i drahé přístroje. A budeme společné nákupy rozšiřovat. Kromě toho jsme dali jasná pravidla veřejným zakázkám a problematicky vnímaným zpětným bonusům. Také investujeme do rozvoje nemocnic.

IKEM, vážení, je jedno ze tří nejlepších transplantačních center v Evropě. 508 transplantací. Skvělé výsledky. Obrovské renomé.

Tam jsme nedávno... Schváleno.

Skutečně špička.

Fakultní nemocnice Olomouc. Úžasná. Cílem je soustředit maximum spolu souvisejících odborných provozů do optimální plochy. Ta bohužel má taky finanční problémy.